To, že se naplňují zásobníky tak, jak jste to tady sám zmínil, to určitě není náhoda, je to dáno i aktivitou naší vlády. V tuto chvíli máme zásobníky naplněny tak, že jsme schopni nebo že máme zásobu plynu na dva měsíce v letním období, a budeme dělat kroky k tomu, aby obchodníci naplňovali zásobníky tak, abychom měli dostatečnou kapacitu před zimními měsíci, které se samozřejmě začnou brzy blížit a kde spotřeba plynu je výrazně vyšší. Děkuji. Nyní se zeptám pana poslance, zda chce položit doplňující otázku? Ano, chce. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, já bych se vás ještě chtěl jednou zeptat na ty zásobníky, protože na to jste neodpověděl. Ale víme, že máte signály z Evropské unie, to tady ta vláda má pořád nějaké signály., ale v podstatě to řešení mně uniká.

Já to ani nebudu říkat, protože to je velmi sprosté slovo. Řekl bych chlívek, protože to spotové obchodování, to je záležitost několika málo let, v podstatě všichni si na to zvykli a nakonec nikdo nemá dlouhodobé kontrakty a vy byste měli mít dlouhodobé kontrakty přímo s dodavatelem. Pane premiére, máte slovo.

Děláme další kroky ve prospěch občanů České republiky.

A pokud jde o ty zásobníky, ono je tomu potřeba rozumět, to není tak úplně jednoduché. To není stejné jako třeba u ropy. V případě těch zásobníků vůbec neplatí, že ten, kdo zásobník vlastní, v něm taky může, musí ukládat plyn a vytvářet si tam zásoby, naopak, takže tam to hospodaření nebo způsob, jakým se to provozuje, je legislativně celoevropsky nastaven úplně jinak.

Pane premiére, děkuji za dodržení času. S další interpelací nyní vystoupí pan poslanec Karel Tureček a připraví se Andrej Babiš. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane premiére, dovolte mi, abych se vás dotázal na váš osobní postoj jako předsedy vlády k českým zemědělcům a zda je vláda opravdu připravena se o ně opřít v dnešní složité době a využít jejich produkční potenciál k zajištění cenově dostupných potravin v České republice. Bohužel zatím mám dojem, že vláda dělá přesný opak a o produkční potenciál českých, moravských a slezských zemědělců nestojí.

III. přednesl návrh na zařazení segmentu zemědělství a potravinářství do systému kritické infrastruktury státu; IV. vyjednal maximální výši národního kofinancování evropského finančního balíčku, to je možné až do výše 540 milionů korun, a také představil návrh na sledování výše marží obchodních řetězců.

Děkuji za dodržení času a přednesení vaší interpelace. A nyní požádám o odpověď předsedu vlády pana Petra Fialu. Ano, vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, děkuji za interpelaci. Já to samozřejmě nijak nepodceňuji, pokládám to za důležité a bereme samozřejmě usnesení zemědělského výboru z 5. dubna vážně. V tom usnesení zemědělského výboru se například mluví o zrušení povinnosti nechávat 10 % orné půdy mimo produkci.

Taková povinnost není součástí strategického plánu společné zemědělské politiky pro Českou republiku. Jde o obecný cíl Zelené dohody, který je závazkem na úrovni celé Evropské unie. Nicméně strategický plán obsahuje v návaznosti na evropské předpisy povinnost vyčleňovat nereprodukční plochy v rámci podmíněnosti.

K uvedenému je také potřeba připomenout, že jde zatím o návrh České republiky.